207.

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v pátek 13. ledna po úvodním slově pana ministra kultury Daniela Hermana. Rozprava doposud nebyla otevřena. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr Daniel Herman a zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Roman Procházka.

Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Ten komentář je poměrně jednoduchý.

Podle našeho názoru to také svědčí o nedobré kvalitě původního návrhu.

Tam si nejsme zcela jisti, co tím autor měl vlastně na mysli.